Některé jsou z dílny TOP 09, resp. za přispění odborníků, třeba paní poslankyně Chalánkové i pana Herberta Pavery. Také já tam mám některé pozměňovací návrhy. A ačkoli respektuji velikou skepsi pana, vašim prostřednictvím, pane předsedající, pana poslance Adámka, tak já jsem jako garant tohoto tisku klubu doporučila, aby většinu pozměňovacích návrhů pana poslance Adámka podpořil z jednoho důvodu. A skutečně když dáme dohromady třeba pozměňovací návrhy paní poslankyně Chalánkové a pana poslance Adámka, tak pokud by prošly, tak ten návrh zákona se skutečně vylepší, a to v souvislostech.

To, co jsem opakovaně vytýkala tomuto zákonu, je, že je to taková technická, příliš technicistně se k němu přistupovalo a je to taková technická norma.

Musíme k nim mít alespoň takový vztah jako k životnímu prostředí. To znamená, památky mají být součástí našeho života. My máme přijmout, že to je něco hodnotného, a to ve všech aspektech.

Příkladem je pozměňovací návrh, který mluví o takzvané zvukové památce. Slyšela jsem, jak mi odborníci vysvětlují, že to je špatně. Jiní odborníci mi vysvětlují, že to je dobře. Já to řeknu úplně jednoduše.

Dokonce i můj návrh, abychom předefinovali tu navrženou definici památkového fondu jako součást našeho dědictví, tak jak to máme v preambuli naší Ústavy, protože dědictví, které máme uchovat, je přírodní, kulturní, hmotné i nehmotné s tím jsem neuspěla. Já tedy nemohu než požádat vás poslance, abyste přehlasovali názor Ministerstva kultury.

Proto pro ty z vás, dámy a pánové, kteří nejsou pevně rozhodnuti, že návrh novely o ochraně památkového fondu zamítnou, si dovolím navrhnout jinou možnost a tou je podpořit pozměňovací návrhy.

Konzultovali jsme to nakonec i s ministerstvem. A ty pozměňovací návrhy, resp. jejich schválení by skutečně tuto novelu, kterou, jak se já domnívám, potřebujeme, tak tuto novelu by vylepšily vzdor tomu, jaké bude stanovisko ministerstva. Prosím, zvažte to. Věřím, že pozměňovací návrhy by tu novelu vylepšily. Možná jistě bude zase novelizace této novely v příštím volebním období, ale to je osud všech zákonných norem.

Děkuji.

Každopádně vidíme i podle příspěvků v této rozpravě, že více než 50 pozměňovacích návrhů nám svědčí o tom, že tento návrh má velmi vážné nedostatky. Nedostatky systémové, odborné i věcné.

A v této právní a štábní kultuře velmi rozsáhlý návrh zákona každopádně kulhá. A je to možné doložit na mnoha případech, detailech, které vůbec nejsou maličkostmi.

Nebojte se, nebudu vás tím teď zatěžovat.

Pochopitelně načtené pozměňovací návrhy považuji za velmi rozumné a správné. Ale návrh zákona jako celku mohou stěží napravit. Považuji vládní návrh zákona zralý na zamítnutí. Nemyslím si, že je to otázka koaličního, opozičního rozhodování. Jedná se v současné době o kulturní dědictví. Dobrý zákon k jeho ochraně může pomoci a ten špatný může pořádně uškodit. Děkuji vám. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručný, protože už to tady hodně zaznělo. S tím vůbec nepolemizuji. Nicméně jsem očekával, že novela, která je předložena, přinese nápravu a hlavně změnu koncepce a koncepčnost, což se ovšem nestalo. A trošku mě mrzí přístup Ministerstva kultury v průběhu legislativního projednávání tady v Poslanecké sněmovně. Už tady padlo, že existují značné výhrady ať už odborníků, kteří se tímto zákonem řídí, tak i laické veřejnosti.

Protože opravdu 42 stran pozměňovacích návrhů je docela dost na to, aby byl ten zákon kvalitní.